Bude se tato komise o COVIDu19 zabývat také otázkami o jednostranně vedené vakcinační kampani? O tom, že občanům této republiky byly utajeny informace o historii mRNA vakcín? Že nebyli informováni ani veřejnoprávními, ani jinými sdělovacími prostředky o tom, že tato technologie je tady 20, 30 let a že byla tak strašně neúspěšná, tak strašně neefektivní a tak strašně nebezpečná, že nikdy se nedostala do závěrečné fáze testování na lidech a že to vždycky skončilo u zvířat, která umírala?

Nebo pomocí nějakých dokumentů ze SÚKLu a dále vyvrátíte tuto informaci, protože budete mít dokument potvrzující plnou certifikaci těchto infuzních léčebných prostředků v České republice? Ne, paní kolegyně nevědí. Vidíte, bohužel tady ve Sněmovně existují lékařky, prostřednictvím pana předsedajícího, které si myslí, že ty vakcíny mají plnou registraci a nemají.

Já tady neslyším nikoho ze zdravotního výboru, neslyším ministra zdravotnictví.

Oficiální čísla jsou, že z 15 milionů potratí jenom 500 žen.

A tento údajný, tento pan údajně doktor se v ČT pochlubil, že si pozval pacienty mladší 60 let a že je přemluvil, aby si tu vakcínu dali.